Ale mnozí z nich se vlastně do toho systému sociálního bydlení za současného stavu vůbec nedostanou. Zákon z pohledu KSČM je proto potřeba nastavit pro širší skupinu lidí, a tudíž bychom měli hovořit nikoliv o sociálním bydlení, ale o dostupném bydlení. Na nájemné bydlení nedosáhne ani řada lidí, kteří poctivě pracují. Oni pracují a nemají na nájem.

Je třeba podmínky obecně nastavit tak, aby výdaje na zajištění bydlení nečinily reálně více než jednu třetinu příjmů.

Návrh zákona doporučujeme poslat do dalších čtení, ale chceme jasné vyjasnění financování sociálního bydlení pro obce, které se zapojí do systému, ale i výkupy bytů od soukromých majitelů a zabránění dalšímu kšeftu s chudobou, který se přesouvá z ubytoven na nákupy bytů chudých regionů. Bydlení musí být dostupné pro všechny.

Já děkuji paní poslankyni Aleně Nohavové. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Marek Benda... Kterého ale nevidím, tudíž jeho přihláška propadá.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážený pane poslední osamělý ministře, dámy a pánové, mnohé už bylo řečeno o celkovém zaměření návrhu zákona, o problémech, které s tím vznikají. Já jsem se na něj ještě s dovolením podíval lehce řekněme po oné právní stránce a myslím, že tam je spousta pikantérií, které, když budu teď paní ministryni citovat, tak že se shodneme na tom, že ten zákon není úplně zralý na schválení bez ohledu na to, jestli je věcně správně, nebo věcně správně není.

V § 5 máme definováno, co to je osoba, která je bez bydlení. A pak náhle máme, že zvlášť zranitelná osoba je ta osoba, která byla osobou, se kterou trvale bydlí, nějakým způsobem poškozena. No ale tak když je to osoba bez bydlení, tak asi s žádnou osobou trvale nebydlí. Možná že s ní někde žije na poli nebo někde jinde, ale těžko předpokládat, že se jedná o osobu, se kterou trvale bydlí, když žádné trvalé bydlení nemá.

Obecně vzato se obávám, že ten návrh je neuvěřitelně toho charakteru, že opět zaměstná spoustu úředníků. Budou se tvořit individuální plány podpory.

Já předpokládám, že žadatelé nemají být ti profesionálové, kterých máme v zemi také nemálo, kteří umí ze sociálního systému vysát cokoli, co je pro ně dosažitelné. To asi nemá být účelem. Odhadoval bych, že typickým adresátem této normy má být spíš starší pán či paní, kteří už se třeba v tom dnešním světě tak neorientují, bezdomovec, kterému chce nějakým způsobem pomoci, či osoba možná se sníženou inteligencí nebo sníženou sociální schopností vycházet, která se prostě z nějakého důvodu dostala do toho, že je bezdomovec nebo osoba bydlící mizerně. Ale pak po ní nemůžu chtít, že všechno musí být odevzdáno na předepsaném formuláři vydaném Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Stejně tak všechny ty podmínky, které jsou tam stanoveny, že do osmi dnů musí osoba, která spadne jednou do toho systému, nahlásit všechny změny, což bych řekl, že je podmínka, která je v podstatě obtížně splnitelná pro běžného normálního občana, po kterém to chceme, a vím o mnoha lidech, kteří tuto podmínku v mnoha případech opominou z nejrůznějších důvodů, protože vás prostě nenapadne, že musíte do osmi dnů hlásit změnu pobytu nebo jakékoli změny údajů pěti orgánům České republiky. Tak tohle chceme po osobách, o kterých se tváříme, že jsou v takové sociální situaci, že nemají šanci si samy pomoci, a musí jim nějakým způsobem pomáhat stát, fond bydlení či obce.